Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ve své faktické měl pouze technickou připomínku, resp. procedurální k tomu, co říkal můj předřečník pan kolega Zahradník.

Nicméně je to usnesení, které my postupujeme vždycky v tom usnesení jako poslední bod, je, že předseda výboru má seznámit s usnesením výboru Evropskou komisi. Načež je to usnesení nahráno do systému a vlastně evropské instituce si můžou přečíst, jaké stanovisko zaujala česká sněmovna prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti stanovisko.

Samozřejmě nemělo by to další usnesení být v rozporu s tím původním usnesením výboru.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Zahradník bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

K tomu předložení Evropské komisi. Ono jeomu tak, předseda výboru pro evropské záležitosti předkládá ta stanoviska výboru Evropské komisi a já vím, že v tom návrhu paní kolegyně Balcarové je také uloženo předsedovi Sněmovny předložit to naše usnesení předsedovi Evropské komise.

Děkuji. Pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou. Po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Balcarová.

Je pravdou, že se toto usnesení poté směřuje evropským institucím, ale samozřejmě ne pouze jim.

To, že můžeme přijmout usnesení dneska jiné nebo doplňující, je samozřejmě pravda, ale ten výbor zkrátka nějaké usnesení přijal, proběhlo to usnesení na základě nějakého kompromisu dohody, kdybychom ho formulovali my s kolegou Zahradníkem, tak by pravděpodobně bylo mnohem tvrdší než pro vás pro Piráty, než je dneska.

Myslím si, že atmosféra na tomto výboru je taková, že by mu to kolegové schválili, a v té době, ve které jsme to ve výboru pro evropské záležitosti řešili, tak by se to dostalo i na plénum Poslanecké sněmovny.

Nyní faktická poznámka paní poslankyně Balcarové. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych jenom krátce. V jednacím řádu je napsáno, že pakliže toto usnesení někdo nenapadne, tak se stává vyjádřením Sněmovny. Nesouhlasím s názorem pana Zahradníka ani pana Skopečka. Děkuji. Nyní je s přednostním právem do rozpravy přihlášen pan místopředseda Sněmovny Hanzel. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Víte, že pocházím ze severní Moravy, z regionu, který je nejvíce postižen špatným životním prostředím, a jsem rád, že si už umíme přiznat, že se klima v naší zemi a na našem světě mění, že špatné životní prostředí nás zabíjí a že musíme brát vážně obavy současné mladé generace, ne se jim jenom vysmívat nebo je poučovat, tak jak to dělají někteří z nás. Na to, jak je to velice závažné téma, tak si myslím, že se mu v Poslanecké sněmovně na tomto plénu věnuje docela malá pozornost. My jsme ti, kteří můžeme za to, v jaké situaci se naše planeta dneska nachází. Jsem proto rád, že naše vláda se tímto problémem intenzivně zabývá. Je však jasné, že musíme v naší činnosti jít mnohem dál. Musíme být aktivní na mezinárodním poli a důsledně vyžadovat plnění Pařížské dohody. Ale pokud se k jejímu plnění aktivně nepřipojí Spojené státy a Čína, tak jsou bohužel všechny naše snahy tady v Evropě docela marné. A pokud chceme, aby dohodu plnili ostatní, musíme začít sami u sebe.

Musíme se soustředit na velké korporace, které jsou největšími znečišťovateli. Omezování osobní spotřeby každého z nás je sice pěkné, je to moc sympatické gesto, ale v globálu problém nevyřeší. Dříve či později stejně přestaneme těžit a spalovat uhlí, musíme ale vytvořit nové pracovní příležitosti. Lidé musí mít nejdřív na chleba, a pak až dokážou přemýšlet o změně klimatu. Je třeba využít klimatickou krizi jako příležitost pro modernizaci Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Investovat do rozvoje nových nízkoemisních technologií výroby. Začít skutečně efektivně podporovat obnovitelné zdroje, ne tu vytvořit další solární barony. Klima už se mění a my se musíme připravit na to, jak se s ním vyrovnat.

První kroky už jsme udělali. Tak vážené kolegyně, vážení kolegové, pojďme dál pracovat, ať dnešním studentům ukážeme, že bereme situaci s klimatem vážně a chceme pro ně a pro nás pro všechny dobrou budoucnost.